Otázka druhá, kterou si v této souvislosti kladu. Paní Věra Jourová, která byla dříve, jak jistě víte, ministerskou nominantkou hnutí ANO, již asi zcela podlehla centristickému tlaku bruselských byrokratických struktur, a to zejména těch nevolených.

Bylo zkoncipování a uvedení GDPR v život skutečně nutné?

A takovýchto obludností bychom mohli najít v této směrnici ještě mnohem více. Poslední povzdech a poměrně zásadní. A už to tady také trošku padlo, naznačil to kolega Benda. Hlavním regulátorem byl u nás doposud v oblasti ochrany údajů Úřad pro ochranu osobních údajů a ten by se měl takto angažovat v budoucnu i nadále. Na jedné straně se mu sice dostane navýšení pravomocí, na druhé straně bude již částečně podřízen Evropskému sboru pro ochranu osobních údajů, EDPB. To bude v praxi znamenat, že v případě nesouhlasu s rozhodnutím našeho úřadu bude mít konečné slovo právě tento zastřešující orgán.

A na tomto základě by spolupráce v Evropské unii, nebo potažmo v celé Evropě, alespoň podle mého názoru rozhodně fungovat neměla. Děkuji vám za pozornost. Já také děkuji a nyní prosím pana poslance Výborného. Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové, já bych začal spíše obecnou poznámkou k těm obavám, které tady plynou. Ano, skutečně příští týden to budou, pokud se nepletu, dva roky, kdy začalo platit evropské nařízení. Od té doby Ministerstvo vnitra, potažmo vláda nebyly schopny předložit patřičný zákon a dostáváme ho v situaci, kdy naopak za měsíc, nebo měsíc a kus, 25. května, máme povinnost se evropským nařízením řídit.

To jenom situace, jaká panuje, že určitě nejsme v tomto smyslu někde na chvostu mezi zeměmi Evropské unie.

Na druhou stranu já tím nechci zlehčovat to, že když něco máme plnit, tak že bychom k tomu měli přistupovat lehkovážně.

Možná je skutečně na zvážení to, zda i ty lhůty neprodloužit, abychom přijali skutečně normu, která bude v souladu i se všemi dalšími Ústavou chráněnými právy a zájmy občanů. Tolik tedy obecná poznámka.

Nechci tady prodlužovat čas a věci opakovat. Okomentoval bych jedinou věc a vlastně i ta zazněla tady už od kolegyně Kovářové. Pokud dnes hovoříte se starosty, tak rezonují dvě věci, dva problémy, které je trápí.

Sankce, které v tuto chvíli jsou uváděny, těch 10 milionů, v situaci, kdy skutečně a tady si dovolím odcitovat čl. 83 odst. 7 evropského nařízení každý členský stát může stanovit pravidla týkající se toho, zda a do jaké míry je možno ukládat správní pokuty orgánům veřejné moci a veřejným subjektům usazeným v daném členském státě. Je tedy skutečně na zvážení, zda bychom neměli v tomto smyslu diskutovat o buď snížení, či úplném zrušení těchto sankcí pro tyto veřejné subjekty. A má to ještě jeden důvod, který tady nezazněl a který bych rád zdůraznil. Vznikl tady institut tzv. pověřence. Když pominu to, že to je velmi dobrý byznys pro ty, kteří se tomu věnují, tak právě ten institut pověřence by měl být garantem toho, že evropské nařízení budou veřejné subjekty plnit v souladu se zákony. Ten institut pověřence tam byl evropským zákonodárcem dán právě proto, aby zde mohl vzniknout institut toho snížení či úplného zrušení sankcí směrem k veřejným subjektům.

Jenom tedy není pravdou to, co říkal pan ministr Pelikán na tiskové konferenci, že bychom šli proti nařízení. To nařízení, jak jsem tady citoval, to samozřejmě umožňuje. A ten důvod, proč tak činíme, jsem tady již říkal. Samozřejmě v okamžiku, kdy stojednička bude mrtvá, protože bude nahrazena touto novou legislativou, tak se otevírá cesta v rámci pozměňovacích návrhů řešit tuto věc v nové právní úpravě, kterou tady nyní projednáváme. Další věci, které se týkají konfliktu práv na ochranu soukromí, naopak práv na informace, ty tady byly zmiňovány a my se velmi přikláníme k tomu, aby proběhla opravdu fundovaná debata před druhým čtením v rámci výborů, kde by tyto věci měly být velmi detailně, i možná za účasti odborné veřejnosti, prodiskutovány. Děkuji za pozornost. Já také děkuji.

Vážený pane předsedající, dámy a pánové, já si dovolím být možná trošičku delší, protože tady budu v dvojí roli i jako zpravodaj petičního výboru, který tento zákon dostal přidělený.